Děkuji za slovo.

Když se podíváte na časovou osu té aféry, která pronikala, tak zpočátku to byla standardní diplomatická, řekněme mezinárodní situace, která se nějak v českých zemích rozvinula. A samozřejmě cílem zcela zřejmě byl, je a asi ještě dlouho bude prezident Zeman. Tady bych si dovolil poopravit krásný projev kolegy Kalouska, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Hovořil: Zeman potvrdil skladování. Používají se slova a argumenty, které vůbec nejsou pravdivé.

Tato úmluva vůbec o tom nehovoří.

Jasně vyplývá, že ten humbuk, o kterém tady bylo tolik řečeno, je pouze určitým směřováním pokračujícího humbuku, který se tady děje. Já chápu určité rozhořčení, které tady bylo díky přímé volbě prezidenta, ale myslím si, že tato Sněmovna si nezaslouží pokračovat v takovýchto intencích a v takovýchto útocích, nedržíc se faktů.

Proto znovu opakuji, že nebudu hlasovat pro zařazení tohoto bodu, a vyzývám vás všechny, kolegyně a kolegové, kteří máte stejné úvahy nad tou aférou, která se tady snaží neustále rozvíjet, abyste mě podpořili a nehlasovali také. Tak to bylo vystoupení s přednostním právem, s tím, že ten návrh, který padl, vyřešíme v hlasování o zařazení bodu, to znamená, kdo nesouhlasí se zařazením, bude proti. Faktická možná není.

Myslím, že jsem asi šestkrát zdůraznil, že jde o to verifikovat usnesení zahraničního výboru, a promiňte, že jsem ho necitoval přesně.